Jak to chcete udělat? Pořád říkáte, že budete šetřit. Víte, Proti všem, to už napsal Jirásek. To by mě zajímalo. Vážení, pokud se někdo nudíte, dobré čtení.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, tak možná proto to nejde do toho zákona o střetu zájmů, aby to bylo pod Ministerstvem spravedlnosti.

A mají státního tajemníka, pod kterého spadají úředníci tohoto odboru. Takže já nevidím důvod, proč by to nemohlo dělat Ministerstvo spravedlnosti a proč by to nemohl dělat odbor střetu zájmů, který to dělá dodneška. Tak to tam nechme, tam, kde to je.

Já už nevím, jakým způsobem to mám vysvětlit. A chtěla bych vás požádat, pane Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, jestli byste mi ještě protože jsem přicházela, pak jsem se ptala kolegů, ani oni to nepochopili. A jestli byste mohl být ještě více konkrétní v rámci těch kapacitních důvodů. Děkuji za dodržení času.

Vážený pane předsedající, milé, kolegyně, kolegové, já bych chtěl ve své faktické poznámce reagovat na pana ministra Šalomouna a předesílám, že tedy nejsem právník, takže možná některé moje vývody nebudou z právního hlediska ty nejlepší. Ale nicméně to zkusím říct z nějakého logického hlediska. Asi se s panem ministrem shodneme na tom, že jednací řád Poslanecké sněmovny je zákonem. A teď k tomu druhému. My tady neřešíme to, jestli náhodou z nějakého vyššího principu jsme porušili jednací řád. My řešíme to, že ten jednací řád porušujeme schválně. Schválně porušujeme zákon, a v duchu nějakého vyššího principu. A my říkáme, no ale my ho dodržovat nemusíme, my půjdeme na nějaký vyšší princip. Já si myslím, že to není správné, není to správný signál vůbec pro veřejnost. Myslím si, že to dobře není, byť nejsem právník. A připraví se paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Sadovský. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, v souladu s jednacím řádem bych rád reagoval na průběh rozpravy.

Trošku bych s tím polemizoval, protože máme vedení tohoto úřadu.

Takže politici ho nejdřív musí zvolit.

Takže jak říkáte, že to je nepolitický úřad, tak z těch pěti členů vedení všech pět musí zvolit Sněmovna nebo Senát. A čtyři z nich navrhuji vlastně zase politici. Takže jenom trošku bych polemizoval s tímto názorem.

Nicméně to, co jsem tady citovala, bylo součástí odůvodnění toho nálezu.

Já jsem přesvědčená, že je neústavní.

A za druhé, já tedy nepokládám Ústavní soud za tak politický orgán, aby předem koalice věděla, že ten spor může vyhrát. Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, všichni víme, jak kolega Michálek předložil tento svůj pozměňovací návrh. Vy se tady všichni tváříte, že to je naprosto v pořádku, pomalu mu ještě klepete na ramena, a to, že to předložil vlastně na konci druhého čtení, tak vám nikomu nepřijde divné. Možná pro ty kolegy, kteří tady nebyli v minulém volebním období, bych rád připomněl, tady byl předložen zákon o střetu zájmů. Tady u toho stolku, co sedí pan ministr, tak jsem seděl já a vedle mě seděl kolega Michálek. A přesně toto se stalo v minulém volebním období, že v průběhu druhého čtení na konci, které probíhalo úplně stejně bezproblémově, jako probíhalo toto řádově v desítkách minut první i druhé čtení, tak předložil v průběhu, na konci druhého čtení svůj pozměňovací návrh, který načetl do systému. A stalo se to, co se stalo: nestihl se zákon v minulém volebním období projednat.

Děkuji.